Od pana ministra Chovance přišla odpověď, byť jsme tedy vyžadovali osobní účast. Ale jsem schopen pochopit, že již měl naplánovaný nějaký program, byť si myslím, že po jeho skončení se mohl zúčastnit petičního výboru. A pokud mám informace z petičního výboru, tak ještě dva dny před projednáváním této petice nebyla žádná zpráva z Ministerstva obrany, jestli se někdo zúčastní, kdo se zúčastní, na omluvu můžeme zapomenout. Takže pan ministr právě přišel, ale asi neslyšel má slova.

Jestli to, co deklarují, že skladují, tam skutečně je. Jestli data expirace nejsou prošlá, jestli munice, která v bednách je, je opravdu ta, která tam má být, jestli tam není jiná. Tak my budeme kontrolovat živnostníky, jestli nemají prošlý jogurt, budeme je za to pokutovat na místě, a firmy, které vykazují milionové a miliardové zisky, tak ty nebudeme kontrolovat nebo nemáme nástroje na to, abychom je kontrolovali při nakládání s tak nebezpečným obchodním materiálem, jako je munice? No to je tedy opravdu zoufalé, nepochopitelné, řekl bych doslova strašné. Na co poukazují petenti už to tady zaznělo myslím od kolegy Hovorky i od mých předřečníků.

Já jsem na tento aspekt poukazoval na tiskové konferenci, kdy to potom Česká televize krásně odvysílala tak, že na to reagovala tisková mluvčí Bochemie, a já jsem již možnost na to reagovat neměl, a to ani ve večerních Událostech, komentářích. No, ale od České televize to až tak nepřekvapí.

Když se vydávalo toto povolení, tak v materiálech, do kterých jsem měl já možnost zatím nahlédnout, bylo pouze uváděno, že se jedná o bývalý muniční areál. Pod pojmem bývalý si tedy já představuji také, že je prázdný.

Já jsem se jí také zúčastnil. A ten vyjádřil názor, že došlo k několikanásobnému pochybení při vydání tohoto povolení. Já zdůrazňuji, že tady neříkám svůj názor, že tady neprosazuji svůj názor.

V okamžiku, kdy se vydávalo to povolení, tak se bralo v potaz, že tam je skladována munice, nebo to nebylo bráno v potaz?

Ale ani v té aktualizaci z roku 2014 firma Bochemie neuvádí, že tam je skladována munice, což už evidentně tato skutečnost nastala. A já bych tedy rád znal odpověď od patřičných orgánů a Ministerstva vnitra, jak to tedy bylo s tím vydáváním povolení. Bylo to v pořádku? Nebylo to v pořádku. Když už jsme u firmy Bochemie, jak tady zmínili kolegové. Firma se vyjadřuje tak, že bude požadovat miliardové odškodné. Já jen doufám, že daňové odvody této firmy jsou adekvátní tomu, jaké odškodné chce požadovat, že nám také odvádí do našeho státního rozpočtu patřičně vysoké daně, když tak obrovské úniky uvádí. Nevím.

Před pár dny jsem v televizním pořadu od ministra Stropnického zaslechl třetí variantu, ke které opravdu nevím, jak se mám stavět.

A já jsem zaslechl poslední variantu, že to je polovojenský objekt. Ze strany ministra vnitra už dříve zaznělo, že se ztotožňuje s názorem, že by mělo dojít k úpravě legislativy. A já v to opravdu doufám, že dojde k úpravě legislativy a že s tak nebezpečným materiálem, jako je munice, bude zacházeno tak, že stát o něm bude mít doslova absolutní kontrolu. Návrh usnesení načtu v podrobné rozpravě, stejně jako budu tlumočit usnesení petičního výboru. Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.

Děkuji, pane předsedající. Já jsem myslel, že když se zástupci Poslanecké sněmovny ptají na otázky, že chtějí odpovědět. Ale uvidíme.

Firma Bochemie získala standardní cestou přenesené státní správy příslušná stavební povolení, umístila na území České republiky svoji investici, čerpala na tuto investici dotaci. Má zasmluvněnou svoji produkci, a to jak po stránce odbytu, tak po stránce dodávek materiálu.